Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jenom na úvod říkám, že jak jsem si všimla v podkladech tohoto zákona, tak je organizačním výborem přikázán kontrolnímu výboru.

A také bych mohla vyprávět z vlastní zkušenosti i od ostatních starostek, starostů, co si prožili ve svých rozhodovacích procesech a jak kontroly, která jedna tvrdila ano, máte tady razítko, máte to v pořádku, přišla následující na stejnou věc, a už to bylo jinak. Devátého dubna tohoto roku jsme zde v Poslanecké sněmovně projednávali, byl to sněmovní tisk 530.

Během jednání zde v Poslanecké sněmovně jsme všichni, kdo zde byli, jednohlasně podpořili usnesení, které bylo smyslem naplněno tím, že jsme uložili tímto usnesením vládě termín, a bylo to do konce prvního pololetí tohoto roku, aby vláda seznámila všechny poslance se stávajícím systémem kontrol ve veřejné správě.

Termín byl, opakuji, do konce pololetí tohoto roku. A tím navážu dále, vyberu si něco z toho, co bych chtěla zdůraznit ještě znovu, a některé věcí jsem slíbila, vynechám, protože bychom zde byli opravdu dlouho, možná až do oběda. Tvrdím, že obce jsou i v současné době kontrolovány dostatečně, ale co možná zde ještě nebylo řečeno, na rozdíl od státu mají obce dobré hospodářské výsledky i bez kontroly NKÚ. Stejně jako v předchozích třech letech vykázaly i v roce 2014 obce jako celek bez Prahy rozpočtový přebytek. Druhým rokem po sobě se dokonce snížil jejich dluh. To vše v podmínkách, ve kterých nedošlo k tak výrazné změně na straně příjmů.

Chtěla jsem jenom upozornit na ekonomické výsledky hospodaření obcí a ty konkrétní případy, které opravdu během kontrol jsou. Tak jenom chci říci možná takové zamyšlení. Dobře, kdyby zde byl nastaven jednotný systém, což je v důvodové zprávě tak označeno, že je to model jednotného auditu nakládání s veřejnými prostředky, s tím bych souhlasila.

Je to tam ve stupních podle počtu obyvatel, tak jsem si zjistila, že třeba město, kde já bydlím, že by na něm měla dojít řada v roce 2020.

Jedna kontrola, jedno razítko a může to být Nejvyšším kontrolním úřadem.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo, hezké dopoledne, kolegyně a kolegové.

Určitě nepřekvapí to, co řeknu.

Navrhuji ještě, aby tuto novelu zákona projednal ústavněprávní výbor.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych zdůraznit, že tento zákon je velmi potřebný. Je velmi potřebný, jak již tady bylo řečeno, je to prováděcí zákon k ústavnímu zákonu, který jsme již schválili a odeslali do Senátu.